Vzpomeňme si, kdy byly schváleny operační programy. To za prvé. Za druhé.

Já jsem z českopolského pohraničí. Vím, jakým způsobem čerpají polští kolegové, a svoje případné spory si řeší v Polsku. U nás se stalo národním sportem, že běháme jeden na druhého žalovat do Bruselu. Pak se hrozně divíme, že nečerpáme. Garantuji, že z programu, a to jsou malé věci, z českopolského pohraničí polská strana schvalovala projekty, které by v České republice nikdy neprošly. Ne díky Bruselu, ale díky našim úředníkům, to znamená té střední úrovně, jako je Centrum regionálního rozvoje a podobně. A nestrašme se čísly, že bylo proplaceno. Já to nechci podceňovat, ale zase tady poslední dva tři roky díky opozici tam z těch stran , abych byl spravedlivý a neříkal to těm, kteří tady nebyli, jakoby kdo řekne větší číslo, bude větší hrdina. Místo abychom se bavili: Máme efektivní programy? Jsou ty projekty efektivní? No nejsou! Obce a města dělají projekty na to, co mohou čerpat, ne na to, co by města a obce potřebovaly. abychom si byli schopni vyjednat lepší podmínky. Zato jsme fascinováni dětskými plenami! Polská republika si vyjednala po vstupu odložení ekologických limitů na hutě těžký průmysl. Podívejte se na jedno a druhé, jaký to má dopad na zaměstnanost a počet pracovních míst.

Děkuji, paní předsedající. Ponechávám stranou, že prostě ten poslanec nejde přes ústa. Prosím, tak jak jsem žádal paní místopředsedkyni Jermanovou, říkejte mi, paní poslankyně prostřednictvím paní předsedající, radši Mirku.

Já si pouze dovolím tvrdit, že a ostatně se domnívám jako ústavní činitel odpovědný za veřejné prostředky že veřejné prostředky nesmějí být přednostně věnovány Agrofertu na úkor někoho jiného. Z určitého úhlu pohledu, zdůrazňuji, můžeme veřejné rozpočty vnímat jako věčnou bitvu dobře organizované menšiny, která si z koláče chce ukrojit víc, než jí příslušelo, přísluší a příslušeti bude, a neorganizované většiny, která ten koláč tvoří a které se říká daňoví poplatníci. Je pak věcí každého politika, na kterou straně barikády se chce postavit, zda chce stát na straně organizované menšiny, nebo neorganizované většiny.

Prostě je to zřejmé.

A co můžete chtít od nás jako od budoucí opozice říkat: My se domníváme, že priority jsou jinde, že priority České republiky nejsou ve společnosti, která vás porodila, ale ve vědě a výzkumu České republiky. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Komárek.

Nevím, asi to nemá cenu. Ale já bych chtěl jenom říci, že té organizované menšině, ve které byl pan Kalousek, než začal hájit zájmy neorganizované většiny, řekla ta neorganizovaná většina, že už ji nechce.

Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, já jsem se hlásil už před tím velkým množstvím technických poznámek, ale nestihl jsem to s řádným pozměňovacím návrhem, nestihl jsem to včas. Takže mi dovolte ještě z jiného soudku, nebo spíše do jiné kapitoly, než je věda a výzkum a zemědělství. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu k zákonu o státním rozpočtu České republiky za rok 2014 je poskytnout Ministerstvu práce a sociálních věcí prostředky k finančním pobídkám dlouhodobě nezaměstnaných osob k založení vlastní živnosti či podnikání. V podmínkách stoupajícího počtu nezaměstnaných, dle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí jejich počet v listopadu 2013 překročil 565 tis., a klesajícího počtu volných pracovních míst, o která by se tyto osoby mohly ucházet, opět dle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí počet volných pracovních míst v listopadu 2013 klesl zhruba na 37 tis., nevyhnutelně roste jev nazývaný dlouhodobá nezaměstnanost. Dlouhodobá nezaměstnanost s sebou přináší nejenom negativní ekonomické důsledky, ale může být také zdrojem sociálních problémů a zvyšovat riziko kriminálních deliktů. Dlouhodobě nezaměstnané osoby přicházejí o pracovní návyky a profesionální kvalifikaci.